Evo nas u popodnevnom dijelu, nastavljamo rasprave po klubovima. U ime kluba HDZ-a zastupnica Grozdana Perić.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovana državna tajnice, gospođo pomoćnice, poštovane kolegice, većina ima kolegica i kolega nekoliko. Evo pred nama je Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja i to u prvom čitanju što dakle nam ostavlja mogućnost da dodatno eventualno popravimo ako je nešto potrebno u samom ovom zakonu do drugog čitanja. Naime ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se isto tako zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU te se u prilogu dostavlja time izjava o njegovoj usklađenosti. Međutim, ono što je važno reći da u RH je područje zaštite tržišnog natjecanja bilo uređenom Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i to kroz 2009. i 2013. godinu i drugim podzakonskim aktima koje su bile potrebne da bi se taj zakon mogao provoditi. Od ulaska RH u EU Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ima ovlast da uz odredbe zakona izravno primjenjuje odredbe pravne stečevine EU koje uređuju područje zaštite tržišnog natjecanja. Pa je tako ta agencija zapravo primjenjivala i određene članke koje su naslijeđene i stečene kroz stečevinu EU i time se u postupcima zapravo tako regulirao odnos i sve ono što se događalo u eventualno nastalim određenim sporovima. A djelomično dok su se naknade štete uređivale općim propisima, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o parničnom postupku. Ono što je kvaliteta ovog novog zakona, dakle da je nakon svih ovih promjena koje su se događale a isto tako i određenim promjenama u direktivama EU zapravo u ovom zakonu je primijenjeno sve ono i sublimirano sve ono što je potrebno da bi se kvalitetno moglo postupati u slučajevima kada dolazi do potrebe za postupcima naknada štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja. U direktivi koja je bila donesena u EU uređivala su se pravila potrebna kako bi se osiguralo da svatko tko je pretrpio štetu prouzročenu povredom prava tržišnog natjecanja od strane poduzetnika ili udruženja poduzetnika može učinkovito ostvariti pravo na zahtijevanje potpune naknade štete od tog poduzetnika ili udruženja i daje okvir za usvajanje pravila. Dakle, sa preuzimanjem direktiva i uvođenjem u zakon ja ću se osvrnuti samo na neka pitanja koja je zakon time zapravo kvalitetno uredio određene odnose. U postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja direktiva time u nacionalno zakonodavstvo prenosi i pravo oštećenika na potpunu naknadu štete prouzročene povredom prava tržišnog natjecanja. Pa tako je npr. u članku 5. utvrđeno pravo na potpunu naknadu štete prouzročene povredom prava tržišnog natjecanja i ona obuhvaća i potpunu naknadu imovinske štete te popravljanje ne imovinske štete i uz to i mogućnost nadoknađivanja i zakonskih, zateznih kamata. Ujedno se utvrđuje oblik odgovornost za štetu koju štetnik prouzroči povredom prava tržišnog natjecanja i za koju odgovara bez obzira na krivnju. Ono što je još važno u ovom članku da samom direktivom a time i ovim zakonom se navodi kako svaki dodatni uvjet za traženje naknadne štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja kao što je primjerice uvjet krivnje mora biti u skladnosti s uspostavljenom sudskom praksom sudova EU i načelima učinkovitosti i jednako vrijednosti. Uzimajući navedeno u obzir kao i činjenicu da su povreda i odgovornost za povredu već utvrđeni odlukom tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja ili suda prihvaćen je koncept objektivne odgovornosti. U ovom zakonu isto tako se detaljno uređuju pitanja otkrivanja dokaza u postupcima naknade štete pred nadležnim trgovačkim sudovima, zaštita povjerljivih informacija i otkrivanja dokaza koji se nalaze u spisu predmeta, tijela nadležnog za tržišno natjecanje. Posebnom odredbom se određuje ograničenje korištenja i otkrivanja tih dokaza, prije svega zaštita od otkrivanja izjava poduzetnika, pokajnika a predviđene su u i novčane kazne zbog povrede pravila o otkrivanju dokaza. To je sve regulirano člankom 6. koji to zapravo detaljno i propisuje. S obzirom na to da sporove u području prava tržišnog natjecanja karakterizira asimetrija informacija potrebno je osigurati da tužitelji imaju pravo ishoditi otkrivanje dokaza relevantnih za njihov zahtjev, a da oni pritom ne trebaju navoditi pojedinačne elemente dokaza. Kako bi se osigurala ravnopravnost stranaka ta bi sredstva također trebala biti dostupna tuženicima u postupcima naknade štete, tako da oni od tih tužitelja mogu zatražiti otkrivanje dokaza. U smislu dakle ove Direktive 214/104 sud je ovlašten zatražiti i određenu skupinu dokaza kao što su podnesci, elektronična pošta i slično. Isto tako u samom zakonu uređuje se i učinak odluka tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja o povredi prava tržišnog natjecanja usvojenih u nacionalnim postupcima naknade štete kada je pravomoćna odluka donesena u drugoj državi članici EU. Ostalim odredbama obuhvaćena su također pitanja zastare, zastoja postupka i solidarne odgovornosti poduzetnika koji su povrijedili pravo tržišnog natjecanja zajedničkim postupcima. Tako članaka 12. uređuje upravo to područje zastare, gdje je zastara tražbine naknade štete, kaže se zastarijeva u roku od 5 godina od dana prestanka povrede i od dana kada je oštećenik saznao ili je mogao saznati za povredu. Ono što je zanimljivo da je sukladno direktivi propisan i prekid zastare u slučaju kada tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja pokrene postupak utvrđivanja povrede prava tržišnog natjecanja na koje se odnosi postupak naknade štete i to onda, dakle predviđeno je da ovaj članak gdje je maksimalan rok zastare 15 godina od prestanka povrede prava tržišnog natjecanja. Posebnim poglavljem također je uređeno prenošenje prekomjernih cijena na izravne i neizravne kupce. Obrana prenošenjem i postupci naknade štete oštećenika sa različitih razina lanca opskrbe. Isto tako u pojedinim poglavljima, odnosno već na kraju poglavlja zakona uređuje se pitanje izračuna visine iznosa štete od strane nadležnih trgovačkih sudova, te sporazumno rješavanje sporova. Naime, dosadašnje razlike koje su postojale među državama članicama u nacionalnim sustavima koji primjenjuju različita pravila u postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja rezultirale su relativno malim brojem postupaka i ostvarenim zahtjevima za naknadu štetu u EU. Kako bi se olakšalo da žrtve povrede europskog ili nacionalnog prava tržišnog natjecanja dobiju punu naknadu štete zbog povrede koju su pretrpjeli, potrebno je dakle na razini EU, a time i u našem zakonodavstvu usvojiti ujednačena pravila. Tako da je sa ovim zakonom se povećao i postigla ravnoteža između javne i privatne provedbe prava tržišnog natjecanja i postizanje ujednačenog materijalnog i procesnog pravila u ostvarivanju prava na naknadu štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja. Kako bi se osigurali učinkoviti postupci privatne provedbe i u okviru građanskog prava i učinkovita javna provedba od strane tijela nadležnih za tržišno natjecanje, oba alata moraju međusobno djelovati radi osiguranja maksimalne učinkovitosti upravo pravila tržišnog natjecanja. Dakle, cilj zakona kako je to istaknuto je osigurati da svaka fizička ili pravna osoba koja je pretrpjela štetu prouzročenu povredom prava tržišnog natjecanja može zahtijevati i dobiti potpunu naknadu štete. Time će ovaj zakon doprinijeti učinkovitom tržišnom natjecanju jer će omogućiti da se u Republici Hrvatskoj potaknu postupci naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja koji za sada ima zapravo u neznatnom broju na trgovačkim sudovima. Time se postiže da javno-pravnu provedbu zaštite tržišnog natjecanja slijedi privatno-pravna provedba čime se potiče učinkovita zaštita tržišnog natjecanja. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog i nadamo se da ćemo u drugom čitanju popraviti sve ono što eventualno je potrebno doraditi. Hvala vama. Sljedeći klub je klub SDSS-a zastupnik Mile Horvat.

Zahvaljujem se potpredsjednice Hrvatskog sabora, predstavnici ministarstva, državna tajnice ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrtništva, kolegice i kolege. Nema nas previše danas tu na ovoj raspravi, očito ne postoji ni nekakav veliki interes za ovu temu što naravno nije dobro jer ovo nije benigna tema, ovo je vrlo interesantna tema što se tiče uređenja našeg tržišta. I ja ću reći moje mišljenje, odnosno mišljenje mog kluba o ovom zakonskom prijedlogu. Dakle, mi ovaj zakonski prijedlog doživljavamo kao svojevrsni lex specialis koji na jedan poseban način uređuje odgovornost za štetu jer znamo da je odgovornost za štetu kao pravni instrument uređen Zakon o obveznim odnosima prati ga parnični postupak, prema tome taj institut je već uređen, a vi ste ga pokušali specificirati kao posebnu materiju u ovom zakonskom prijedlogu što mi podržavamo jel dobijamo na taj način po našem viđenju problema zakon koji pruža mogućnost da svima koji se osjećaju, a pri tom naravno to i dokažu da su oštećeni u procesu nelojalnog tržišnog natjecanja, dobiju određenu vrstu propisane satisfakcije i to je dobro. I mi ćemo ovaj zakonski prijedlog podržati, ali ću ga prokomentirati jer mislim da treba ponešto reći i o zakonu i o pojavama koje prate ovaj zakon. Dakle mislimo da ga je dobro je došao i sada, trebalo ga je možda malo i ranije donijeti i nije dobro ukoliko reagiramo uvijek i samo onda kada nam to direktive EU to nalažu. Dakle mislim da bi inicijativu trebalo malo jače pratiti. Dobro je što nismo eksperimentirali sa pravom u ovom zakonu kao što smo eksperimentirali recimo sa Ovršnim zakonom pa vidimo da imamo ovrhe na osnovi vjerodostojne isprave što je Europski sud proglasio praktično nedopuštenim. Nedavno smo imali raspravu oko izvlaštenja gdje se nameće rješenje da se zadire u privatno vlasništvo, dakle oduzima vlasništvo na osnovu privremenog rješenja i ja to smatram određenim eksperimentom u pravnoj struci i vi ste to izbjegli. Vidimo da se ovdje radi o naknadi štete po pravilima Zakona o obveznim odnosima pred trgovačkim sudovima se ostvaruje ta naknada u jednom tzv. kontradiktornom postupku gdje se raspravljajući o činjenicama dokazima sluša jedna i druga strana i utvrđuje onda činjenična istina. Ovdje ću što kažem to je nekakvo pravilo i drago mi je što ste se tih osnovnih pravnih principa pridržavali. Za mene je posebno bitna definicija povrede prava tržišnog natjecanja gdje se utvrdili da je povreda o zaštiti tržišnog natjecanja koji utvrđuju zabranjene sporazume poduzetnika ili zloupotrebe vladajućeg položaja poduzetnika, te povreda članka 101., 102. To je bitno jer je to osnova za donošenje ovog zakona, kao što je bitna posebno za mene interesantna definicija kartela gdje ste vi ovdje rekli, dakle odredili ste okvire kako će se definirati kartel, sporazum ili usklađeno djelovanje između dva ili više neovisna poduzetnika konkurenta kojima je cilj usklađivanje njihovih konkurentskih postupanja na tržištu ili utjecaj na relevantne parametre tržišnog natjecanja putem praksi poput određivanja kvota proizvodnje, prodaje, dijeljenja tržišta, kupca, uključujući dogovor o sudjelovanju u postupcima javne nabave, ograničenje uvoza, izvoza itd. znači to je kartel. Zato što ću kasnije u raspravi pokušati ovu definiciju podvesti pod našu stvarnost i vidjeti gdje se nalazimo mi odnosno gdje se naše gospodarstvo nalazi u okvirima te definicije. U članku 5. ste potpuno jasno definirali tko ima pravo na potpunu naknadu štete, znači to je taj oštećenik ima pravo na naknadu štete, na popravljanje ne imovinske štete i na zatezne kamate. To ljudi moraju znati koji nas slušaju sada, da su to njihova prava i štetnik koji prouzroči štetu povredom prava tržišnog natjecanja dužan je nadoknaditi pretrpljenu štetu i odgovara za štetu bez obzira na krivnju. Dakle ne utvrđuje se činjenica nečije namjere odnosno krivice, dovoljno je samo da oštećena osoba dokaže ili čini očiglednim postojanje štete koja je nekakvom previsokom cijenom pretrpjela. I treća stvar, predmnijeva se dakle pretpostavlja se da je zbog povrede prava tržišnog natjecanja počinje u obliku kartela nastala šteta osim ako štetnik ne dokaže suprotno. Ponovo ste ovdje istakli nekakvu vrstu po meni akcentirali ste opasnost od tzv. kartela i rekli ste presumira se kartel čim je stvoren kartel postoji opasnost od poslovanja kartela osim ako kartel ne dokaže suprotno. U članku 6. ste rekli propisali ste postupovna pravila što mislim da je dobro, dobro ste člankom 7. zaštitili povjerljive informacije jer znamo da se radi o gospodarstvu koji ima svoje poslovne tajne i zadiranje u poslovne tajne može biti veća šteta nego korist od postupka naknade štete. Isto tako ste u članku 15. vrlo dobro po meni ste definirali osnovu za štetu, pa ste rekli smatra se da je oštećenik koji je neizravni kupac dokazao da je prekomjerna cijena prenesena na njega ako dokaže da je štetnik počinio povredu prava tržišnog natjecanja i povreda prava tržišnog natjecanja dovela do prekomjerne cijene za izravnog kupca i štetnika ili na kraju ako je oštećenik kupio robu ili usluge. Dakle to su elementi koji su dovoljni da bi neko na sudu ukoliko se ispune ove pretpostavke konzumirao pravo naknade na štetu. I na kraju ste u članku 18. dali mogućnost da se ti sporovi sporazumno riješe, naravno da bi se izbjegli neke pretpostavljam da bi se izbjegli time skupi sudski postupci i dugotrajni sudski postupci. A da je tome tako vi ste u prijelaznim i završnim odredbama rekli da se ovaj zakon, što nije uobičajena stvar, primjenjuje retroaktivno na procese koji su pokrenuti nakon 26.12.2014. Ja samo pitam, dakle to su sporovi koji su pokrenuti prije dvije godine i nisu se još okončali. Dakle to opet možemo otvoriti jednu priču oko efikasnosti našeg pravosuđa. Ukoliko dvije godine spor za naknadu štete nije završen, kakav je onda motiv ostalih korisnika, odnosno oštećenika da idu u nekakav skupi sudski spor koji će dobiti nakon 4 ili 5 godina? I koja je svrha naknade takve vrste štete nakon 5 ili 6 godina? Sada bih ja upozorio na neke stvari koje u našem, dakle u našem, na našem tržištu i pita bih da li će se kroz ove slučajeve ovaj zakon moći primjenjivati. Svi govorimo o stanju u mljekarstvu, ja ću ovdje napomenuti nekoliko teza.

Mljekarske tvrtke kao što su Dukat, Vindija, Megle, Belje i oni kontroliraju gotovo 70% tržišta mljekarstva. Od toga sami Dukat kontrolira preko 35% cjelokupnog otkupa mlijeka u našem društvu.

Ugovor koji je predviđen europskom uredbom cijena je prva i najvažnija točka oko koje se moraju razgovarati. Analizirajući ugovore sa Dukatom, vidljivo je da je ona tek nekakva marginalna klauzula, marginalna odrednica u tom ugovoru, ona je sitni detalj u tom ugovoru. I ugovori sa Dukatom se ograničavaju na količine koje se proizvođač obavezuje isporučiti. Ja ovdje postavljam pitanje, dakle jesu li ti udruženi proizvođači koji diktiraju i limitiraju cijenu otkupa, otkupa mlijeka, i koji su doveli takvim svojim stavom i takvim limitiranjem cijena mljekarstvo u katastrofalni položaj kod mene u Slavoniji i Baranji da ljudi koji su se enormno zadužuju za podizanje mliječnih farmi sada su pred kolapsom i bankrotom, jesu li oni monopolisti, nelojalni konkurentni ili karteli? Dakle, ja kažem da je suptilna granica između definicije monopolista na ovaj način i kartela kako ste vi propisali. Tko je taj koji će reći jesu li ovo kartelska udruženja. Ako jesu onda su pod direktnim sankcijama ovog zakona kojeg ćemo mi onda, kojeg ćemo u drugom čitanju prihvatiti.

Ako to jesu onda smo u društvu razjasnili mnoge dileme u ovoj raspravi. Onda smo im poslali poruku da su to ljudi, da su to subjekti koji apsolutno su doveli do kolapsa mljekarstva u društvu sa svojim kartelskim udruženjem i namjerom da monopoliziraju tržište cijena u mljekarstvu. Belje kod mene u Baranji se ponaša apsolutno monopolno. Znači nema niti jednog ugostiteljskog objekta u koje Belje, odnosno Agrokor nije na razne načine plasirao i ograničio, plasirao svoje proizvode, svoje vino a ograničio i isključio plasman vina malih proizvođača. Da li je je to na način da je kupio svakog onog ugostitelja? Da li je na način da mu je kupio terasu, da mu je opremio šank? Što naravno obični mali proizvođač vina u Baranji, koji živi od male količine vina, ali živi od toga ne može vratiti. I onda se pitamo zašto a da pri tome uopće ne otkupljuju grožđe od seljaka. I sada smo to prepustili tržištu koje se zove Belje, Agrokor ili ne znam tko drugi. To je naša realnost. Jesu li oni u tom slučaju monopoliti po definiciji ovoga zakona kojeg mi ovdje predlažemo? Mogao bih ovdje govoriti o trgovačkim lancima, dolaze nam mega marketi, strani mega marketi, 70, 80% robe na tim policama je strana roga, našoj robi nema mjesta. Da se ne priča o tome koliko košta ulazna, ulaz domaćem proizvođaču na policu toga stranog mega marketa. I kada to sve poplaćaš ne isplati ti se robu plasirati preko tih stranih megamarketa i sasvim razumljivo dolazi njihova roba, domaća proizvodnja se gasi. Jesu li oni monopolisti, ja pitam vas? Jesu li oni kartelsko udruženje? Jedna stvar o kojoj bi se isto trebalo razgovarati a biti će sigurno teme kako će se ovaj zakon reflektirati na transatlanske ugovore koje EU potiho sklapa sa Amerikom, sa Kanadom gdje znamo da su po tim konceptima ugovora, da je osnovna svrha isključiva arbitraža u sporovima između korporacija i država, gdje se isključuje domicilno zakonodavstvo. Ako se TTIP prihvati onda ovaj zakon se ne odnosi na strane korporacije jer TTIP kaže da u slučaju nezadovoljstva strana korporacija zaštitu traži pred arbitražnom sudom od tri suca koji su stalni profesionalni suci a vjerojatno su na platnom spisku tih korporacija i gdje država u pravilu gubi spor. Znači ovaj zakon se u slučaju potpisivanja tog sporazuma neće primijeniti a već se ne primjenjuje u slučaju sporazuma koji je potpisan prije 6 mjeseci između Europe i Kanade. I strane korporacije će doći na naše tržište a da neće biti podložni domicilnom zakonodavstvu pa tako ni ovom zakonu. I na kraju mogao bih završiti sa pitanjem i analizom gdje se u svemu tome nalazi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, je li to paralelni sustav ili je ona samo agencija koja administrira određene pojave na tržištu, a ovaj zakon treba da pruži jedinu i konkretnu zaštitu nezadovoljnim potrošačima. Hvala vama. U ime kluba HNS-a, HSU-a zastupnica Božica Makar.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Evo moji kolege su stvarno ovaj zakon koji su prethodno govorili, obrazložili odnosno proanalizirali po svim člancima i klub HNS-a, HSU-a slaže se sa svime što su i oni rekli. U prvom čitanju mi ćemo podržati ovaj zakon. Ja ću možda tek kratko malo sa aspekta iz primjera kojima smo se do sad susretali. Naime, mi smo i sad imali zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji je zapravo regulirao ovu materiju i ove odredbe i pravne stečevine EU omogućavao i kontrolirao da se one primjenjuju i u Hrvatskoj. Koliko su se one primjenjivale ne znam evo i to upravo je ono što me muči. Naime, mi sad tu uvodimo naknadu štete i to je stvarno u redu i da sud određuje tu naknadu. Međutim, mi imamo slučaj gdje su mnogi poduzetnici, radi se konkretno o pogrebnicima pretrpjeli ogromnu štetu zbog zakona koji se nije mogao promijeniti pet godina. Radilo se naime o Zakonu o komunalnoj djelatnosti gdje je bila regulirana i njihova djelatnost, a radilo se o prijevozu pokojnika i prodaji pogrebne opreme. Da li je to greškom tu zalutalo ta prodaja pogrebne opreme ili ne, ne bih sad u to ulazila. Međutim, dogodilo se sljedeće. Svaka ona jedinica lokalne samouprave koja je u svom vlasništvu imala komunalno poduzeće koje se bavilo ovom djelatnošću nije bila dužna raspisati natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje tih djelatnosti. Dakle, radi se o prodaji pogrebne opreme i prijevozu pokojnika. Ova grupacija ukazivala je stvarno na te probleme. Radilo se u pravilu o malim poduzetnicima koji su obavljali tu djelatnost u obiteljskom kao obrt su bili uglavnom svi registrirani i moram vam reći da je njih negdje 40% u tom vremenu jednostavno nestalo. Oni su morali zatvoriti svoje radnje, morali su se ili negdje drugdje zaposliti. Oni koji su i uspjeli u tom periodu opstati daleko, daleko manje su radili, odnosno prihod im se smanjivao. Dakle, oni su pretrpjeli ogromnu štetu. Kome se u takvim slučajevima obratiti? I oni imaju štetu. Oni nisu mogli na sud, oni su ukazivali preko svojih udruga, preko Obrtničke komore. Ispravljena je ta greška i sad je izuzeto prodaja pogrebne opreme iz tog dijela. U međuvremenu su ukinute i koncesije za tu djelatnost tako da njih više nema, međutim nema i puno takvih obrtnika koji su tu bili. Ima tu još slučajeva, ali mislim da i o tome treba voditi računa kada se zakonskim propisima jednostavno onemogući ta ravnopravnost.

Hvala vama. Sljedeći klub je klub SDP-a i zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici, gospođo državna tajnice sa suradnicima. Klub zastupnika SDP-a će također podržati ovaj, prijedlog ovog zakona. I dobro je u Hrvatskoj da će konačno znači nakon šta je to, tu tematiku pokrenula EU odnosno Europska komisija kroz svoje direktive koja omogućuje svakom građaninu, fizičkoj ili pravnoj osobi koja je oštećena ponašanjem gdje je povrijeđeno tržišno natjecanje da može sama pokrenuti naknadu štete. I mislim da to naravno otvara put tužbama za povredu tržišnog natjecanja, ali mislim da će to dovesti i do ozbiljnijeg i savjesnijeg poslovanja na samom tržištu u RH gdje će onda poduzetnici ili oni koji nude proizvode, usluge voditi računa o tome neće biti jedino moguće da dobiju kaznu od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, nego će biti podložni i ovakvim tužbama koje će onda sudovi rješavati, odnosno gdje će se ili građani ili tvrtke obeštećivati za određene stvari koje su im naškodile netržišnim ponašanjem, odnosno povredom prava tržišnog natjecanja kojeg u Hrvatskoj ima dosta. Znači imamo puno primjera i agencija tu dosta radi. Naravno da smo još na početku puta i da određene prakse koje u Hrvatskoj još nisu zaživjele, a u EU ili nerazvijenim tržištima u svijetu postoje će biti normalne i u Hrvatskoj. Mi se za sada još uvijek ne susrećemo sa velikim tužbama kao što je primjerice kada EU tuži ili kazni, Europska komisija kazni Apple ili neku drugu veliku tvrtku. Ali u Hrvatskoj ćemo imati situacija gdje se neće kršiti odnosno neće se nalaziti kršenje tržišnog natjecanja isključivo primjerice u situaciji kada se dogovora autoškole ili nešto slično nego će se tržište štititi i pokazivati ta zaštita i na većim tvrtkama. Zanimljivo je stoga u ovom zakonu da je kao zainteresirana javnost sudjelovala kompanija koja očito će voditi računa o tome, radi se o velikoj tvrci u telekomunikacijskom sektoru koja je ako pogledate malo u opisu onih koji su određene savjete odnosno prijedloge davali. Većinu tih savjeta je ispisala ta tvrtka osim jednoga, većina je odbijeno što znači da je tvrtka pokušala na savjetovanju zaštiti više svoja prava kao tvrtke i ponašanje na tržištu. Ali dobro je da sa te strane argumentirano predlagač zakona odnosno Ministarstvo gospodarstva je obrazložilo zbog čega određene stvari ne prihvaća odnosno sa druge strane u nekim slučajevima kada su vezano uz direktivu bile primjedbe zbog čega to prihvaća. Tako da očekujemo da će to dovesti do daljnjeg jačanja potrošača, pozicije potrošača u RH, znači primjerice kada danas-sutra neka kompanija bude tužena da je naštetila potrošačima odnosno da je kršila pravila tržišnog natjecanja da li kartelima, dogovorima oko cijena, bilo čemu drugom da će onda znati da slijede i tužbe onih koji su te usluge koristili odnosno robe koje su te kupovali. I sa te strane sigurno u budućnosti slijedom toga i tržišno natjecanje će imati bolju poziciju, a i sami potrošači zbog kojih i ovi svi zakoni postoje jer od toga sve kreće. Ukoliko stvari nisu regulirane onda nastaje divlji zapad, radi ko što hoće, a u pravilu jači rade ono šta mogu i sa te strane država mora regulirati određene situacije koje se na ovaj način i ovakvim zakonima mogu prevenirati. Evo Klub zastupnika SDP-a će podržati donošenje ovog zakona u prvom čitanju. Do drugog čitanja vjerujem da će određenih izmjena još i biti, možda se u drugom čitanju još neke ideje iskristaliziraju i amandmani daju kako bi taj zakon na kraju krajeva bio što bolji mogući kako bi potrošači sa pravom mogli reći da imaju prava istovjetna onima koja imaju svih ostalih 28 zemalja EU odnosno sada 27. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, zastupnik Siniša Varga. Zahvaljujem potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Maras, evo slažem se što ste izrekli i ja bi htio samo tu ukazati na jednu činjenicu da što imamo situaciju u zdravstvu vezano za dodjele koncesije. U dodjelama koncesije Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje omjer 70:30, naime rezervira se 30% za institucije u vlasništvu lokalne uprave i samouprave za koncesiju primarne zdravstvene zaštite za obiteljsku medicinu, stomatologiju, ginekologiju, pedijatriju. Međutim u praksi to danas vidimo da su župani odnosno županijske organizacije, odbori za zdravstvo u sprezi sa ravnateljima domova zdravlja sada tu fest kliznuli, sada je to već na omjer 60:40. Prema tome, tu vidimo jedan poremećaj u ravnopravnosti u nastupanju tko može i tko ne može dobiti koncesiju po tom pitanju. Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja je tu imao nekakve uvide ali uvijek je se stalo tu na stranu de facto državnog vlasništva, međutim tu smatram da je pacijenti oštećeni po pitanju kvalitete zdravstvene zaštite zato jer je kvaliteta na strani koncesionara. I sada je pitanje da li će koncesionari sukladno izmjenama i dopunama zakona odnosno zakonsko rješenje kako je ovdje predloženo imati mogućnost naknade štete za nedobivanje pravodobne koncesije odnosno županije jednostavno te koncesije ne raspisuju. I sada ljudi koji su ili bez posla ili isključivo posluju po privatnoj osnovi ne mogu pristupiti HZZO za ugovor su oštećeni i pitanje da li će moći dobiti obeštećenje sukladno ovakvom zakonskom rješenju. Kolega Varga, ovo je situacija koja nažalost u Hrvatskoj dominira kada se lokalni interesi i lokalna politika miješa u određene stvari, a nažalost vi ste u pravu pogotovo na lokalnoj razini ima jako puno ja tebi ti meni varijanti i onda ne čudi ovo što ste rekli da lokalni župani se ponašaju i kao šerifi i pokušavaju na taj način graditi određenu svoju infrastrukturu. Tu su sigurno oštećeni pa ne samo i oni koji bi trebali ostvarivati pravo na te koncesije od određenog vremena nego su najviše oštećeni naši građani koji onda trpe radi određenih ja bi rekao i nelogičnosti i sporosti u radu administracije ili pogodovanju određenim lokalnim lobijima i naravno da bi to trebalo regulirati. Nisam siguran da će po ovom zakonu koncesionari moći podnijeti tužbu, ali bi možda u nekoj situaciji kada bi se to dogodilo u budućnosti tužbu mogli podnijeti građani te županije ili tog grada kontra same županije zbog toga što su onemogućeni da dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu zbog ovih ne transparentnih igrica. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Zastupnik Orsat Miljanić, nema ga. Gubi pravo na raspravu. Gubi pravo na raspravu. I zastupnik Branimir Bunjac kojeg isto tako nema i gubi pravo na raspravu. Završna riječ predlagatelja? Hvala vam lijepo.

I molila bih državnu tajnicu u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta gospođu Natašu Mikuš Žigman da nam da uvodno izlaganje. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi zastupnici. Dakle pred vama se nalazi Prijedlog zakona o provedbi uredbe broj 910/2014 od 23. srpnja '14.-te godine a ista uredba se odnosi dakle na elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu. Prijedlogom zakona koji se nalazi pred vama stvaraju se uvjeti za punu primjenu te uredbe a čime RH ispunjava obaveze koje ima kao država članica EU. Sama uredba koja se skraćeno dakle naziva eIDAS uredba i koja je donesena dakle u srpnju godine je na određeni način prekretnica u zakonodavnom okviru na razini Unije a njome se ustvari želi osigurati predvidljivo pravno okruženje i omogućiti sigurnu i jednostavnu elektroničku interakciju između poslovnih subjekata, građana i javnih institucija. Naime, dosadašnje razlike između država članica u nacionalnim sredstvima odnosno sustavima elektroničke identifikacije su otežavale normalno funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU. Upravo kako bi se olakšalo prekogranično pružanje usluga povjerenja, odnosno priznavanje sredstava elektroničke identifikacije ova uredba je i donesena te se ovime ustvari provedbeno prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Ono što bih željela reći da su elektroničke usluge ustvari preduvjet za širok raspon usluga koje mi već i da sada koristimo, ne svih ali to su primjerice dakle e-bankarstvo, e-poslovanje, e-uprava ili e-zdravstvene usluge. Dakle to je upravo na tragu onih napora koje činimo kako bi se na što lakši i učinkovitiji način pružila usluga kako građanima tako i našim poduzetnicima. Ovom konkretnom uredbom za koju predlažemo dakle postupovni zakon se utvrđuju uvjeti pod kojima države članice priznaju međusobno sredstva i elektroničke identifikacije kako fizičkih tako i pravnih osoba a one su obuhvaćene dakle sustavima elektroničke identifikacije druga države članice. Dakle to je ovo upravo prekogranično uzajamno priznavanje sredstava elektroničke identifikacije. Isto tako se utvrđuju pravila za tzv. usluge povjerenja, posebno za elektroničke transakcije i uspostavlja se pravni okvir za elektronički potpis, elektroničke pečate, elektroničke vremenske žigove, elektroničke dokumente, usluge elektroničke preporučene dostave i usluge certificiranja za mrežne stranice. Uredba se kao pravni akt neposredno primjenjuje u našem pravnom sustavu, međutim, predlažemo ovaj zakon jer je za njenu punu primjenu potrebno donijeti upravo provedbeni propis. Ovim zakonom Vlada RH predlaže uspostaviti institucionalni okvir za provedbu eIDAS uredbe i to prvenstveno raspodjelom nadležnosti između dva državna tijela. Državnog tijela koje je nadležno za poslove e-Hrvatske, odnosno Ministarstva uprave a koje je nadležno za područje elektroničke identifikacije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je nadležno za područje usluga povjerenja. Dakle prvo tijelo, tijelo nadležno za poslove e-Hrvatska je tako zaduženo za prijavljivanje i uklanjanje nacionalnih sustava za elektroničku identifikaciju Europskoj komisiji te je također nadležno za suradnju sa tijelima za zaštitu osobnih podataka. S druge strane tijelo državne uprave je nadležno za poslove gospodarstva. Ima zaduženje nadzirati pružatelje usluga povjerenja, voditi i objavljivati pouzdane popise pružatelja usluga povjerenja i surađivati sa drugim nadzornim tijelima EU. Što u stvari znače te usluge povjerenja? Uredba eIDAS uredba naime propisuje obavezu korištenja tzv. pouzdanog popisa pružatelja usluga povjerenja na europskoj razini kod provjere valjanosti elektroničkih potpisa i elektroničkih pečata. To u praksi znači da će samo e-potpisi i e-pečati koji su nastali korištenjem certifikata koji je izdao kvalificirani pružatelj usluge povjerenja biti pravno valjani. Znači time se želi osigurati povjerenje u certifikate koji su izdani na nacionalnim razinama. Uz ova prethodno navedena dva tijela koja su dakle zadužena za određene segmente provedbe uredbe ovim prijedlogom zakona također se utvrđuje tijelo koje je nadležno za akreditaciju tijela za ocjenu sukladnosti pružatelja usluga povjerenja i to je u ovom slučaju dakle nacionalno akreditacijsko tijelo odnosno Hrvatska akreditacijska agencija. Nadalje, prijedlogom ovoga zakona se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti pružatelja usluga povjerenja i imatelja odnosno onih koji posjeduju sredstva elektroničke identifikacije. I nadalje, određuju se postupci inspekcijskog nadzora i prekršajne odredbe za postupanje protivno eIDAS uredbi. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti zakon o elektroničkom potpisu. eIDAS uredba i ovaj provedbeni zakon otvaraju vrata prema uspostavi jedinstvenog digitalnog tržišta i svijetu sa pojednostavljenim procesima bez papira. Dakle oni omogućuju provođenje elektroničkih procedura i transakcija koje zamjenjuju tradicionalne administrativne postupke. Ali ono što držim iznimno bitnim naglasiti je da se ustvari zadržava pravna valjanost i da se ustvari osigurava veći stupanj sigurnosti u takvom poslovanju. Očekujemo stoga da će zakon koji predlažemo po njegovom stupanju na snagu dovesti do povećanja učinkovitosti poslovnih procesa, da će smanjiti operativne troškove poslovanja poduzeća i da će omogućiti onima koji takve sustave koriste da u stvari ostvare konkurentsku prednost na zajedničkom unutarnjem tržištu EU. Sam zakon, odnosno prijedlog zakona je dakle prošao postupak procjene učinka propisa na način da je ona prethodna procjena, dakle učinjena. Prošao je postupak e-savjetovanja i za njegovu provedbu nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu.

Krećemo na raspravu u ime klubova zastupnika. U ime Kluba zastupnika Živog zida prijavljen je Ivan Vilibor Sinčić. U ime kluba SDP-a zastupnik Darko Parić. Poštovane kolegice i kolege, ja neću dugo dužiti o ovom zakonu. Prije svega definitivno je pohvalno da Vlada donosi ovakav zakon i pohvalno je da se ukida ovime Zakon o elektroničkom potpisu, jer u stvari ova uredba EU, Europske komisije koja sa svim onim što ona donosi na neki način nadopunjuje nedostatke koje smo mi u našem zakonodavstvu imali na temu elektroničkih potpisa i svega ostaloga. Ja bih baš htio reći da jedna stvar koja je napravljena još kad smo radili tamo 2013., četrnaeste projekt e-građani to je bio ovaj elektronički pečat koji ste spomenuli. Tada u našem zakonodavstvu elektronički pečat nije bio nešto, uopće nije postojao kao takav. Međutim, mi smo onda napravili po prvi puta u sustavu e-građani elektroničke dokumente što se danas pokazalo kao jedna od najboljih elektroničkih usluga koje RH u Ministarstvu uprave općenito u javnoj upravi ima i najviše korištene usluge. To su elektronički izvadci, rodni listovi, potvrde o prebivalištu, boravištu i sve ostalo. I onda ono što je napravljeno tada znajući na neki način da će do ovoga doći na te dokumente smo stavili u toj tadašnjoj Vladi ono što se danas zove elektronički pečat. I u tom momentu ta stvar, takvi dokumenti nisu bili u potpunosti definirani zakonom. Međutim, Vlada i sva tijela javne uprave su se de facto dogovorili da to bude nešto što će biti opće prihvatljivo jer je to nešto što će definitivno doći. I evo danas smo dočekali i taj dan da u principu posredstvom jednostavno uzimanja uredbi i prihvaćanja uredbi Europske komisije ti dokumenti postaju definitivno pravno valjani. I ono što je de facto jako bitno u svemu tome i ova uredba i ovaj zakon u stvari umnogome olakšava budući rad sa elektroničkim potpisima, sa elektroničkim dokumentima i sa elektroničkim uslugama. I mislim da iduća stvar koja bi trebala temeljem prihvaćanja ove uredbe i definiranjem ovoga novoga zakona na neki način, trebalo bi definitivno napraviti kako bi se to reklo jedan preustroj ili ponovo pregledati kompletan ZUP, odnosno Zakon o upravnom općem postupku kako bi sve ono što je u ovoj uredbi i ovom novom zakonu donešeno bilo prebačeno tamo. Jer jedan od velikih problema naših zakona koje imamo sadašnjih i primjene elektroničkih procesa, elektroničkih, javnih usluga i svega što u principu na naše sadašnje zakone elektronička javna uprava nije primjenjiva. I jednostavno jako je teško neke usluge elektroničkog tipa napraviti da budu zakonski kako treba u sadašnjem ZUP-u ili sadašnjim zakonima. I zato pohvaljujem definitivno i u ime kluba donošenje ovoga zakona. Najavljujem da ćemo ga podržati, ali isto tako tražim da zakone kao što je ZUP i slični zakoni koji se tiču javne uprave da se redefiniraju, prođu i da u principu se u njima promijeni sve ono što se treba promijeniti kako bi se ovaj zakon, kako bi se elektronički potpis, elektronički pečat i sve ostalo mogli primijeniti u ZUP-u i svim ostalim zakonima. Hvala vama. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje, zastupnik Siniša Varga. Kolega Parić, izrazito podržavam ovaj zakon i sve vezano za i regulaciju elektroničkog potpisa i pitanje elektroničkog pečata koji je sad novitet koji ulazi. Međutim, iako bih htio naglasiti ovo što ste spomenuli Zakon o općem upravnom postupku i sve druge zakone pogotovo one koji su u ingerenciji Ministarstva financija, pitanja izdavanja računa, međusobnih transakcija da se to čim prije izregulira. Evo ja osobno imam iskustvo sa postojećom legislativom. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, stručne službe temeljem mišljenja stručnih službi Ministarstva financija odbijali su priznavati vlastiti … [[Govornik se ne razumije.]] i infrastrukturu i vlastiti certifikat na potpisima u međusobnim transakcijama, nego su tražili fizički gumeni pečat ploča tinta pečat i potpis i hrpu, hrpu papira koje se na žalost moraju skladištiti, arhivirati na razdoblju od 10 godina u tonama i tonama papira.

Ja moram reći da s obzirom da smo napravili zamjenu između mene i kolege Marasa u zadnji momenat, pa malo ste mi dali inspiraciju. Naime, mi smo neki dan u stvari imali ovdje Zakon o ukidanju pečata. Kad se priča o reformi javne uprave, Zakon o ukidanju pečata kojeg smo usvojili ili ćemo usvojiti više nisam siguran je u stvari šminka i ništa više. Prava reforma javne uprave je u stvari ovo. A ako hoćete zbilja pričati o reformi, o pravoj promjeni, o informatizaciji javne uprave, o smanjenju redova čekanja, o na kraju krajeva manji broj zaposlenih u javnoj upravi koji će raditi na upravnim i sličnim postupcima, to je ovo. I ono što se apsolutno slažem s vama kolega da ako hoćemo da ovakav jedan zakon zaživi, moramo redefinirati dosta drugih zakona u državi i moramo promijeniti dosta poslovnih procesa u državi. Jedan od temeljnih koje bi definitivno trebalo odsjeći i reći država od danas radi tako, to je elektronički račun. Naime, Porezna uprava Ministarstva financija i sve milijuni i milijuni kuna bi se na godišnjoj razini uštedili, milijuni i milijuni radnih sati procesa i boga pitaj koliko šuma i stabala bi se spasili ako država odluči i kaže da od tog i tog datuma više neće raditi sa običnim računima i papirima nego sa elektroničkim računima. Ovaj zakon sada konačno daje apsolutno sve predispozicije da više nitko nema nikakvo opravdanje da kaže ne možemo to napraviti zbog toga i toga.

U ime kluba HNS-HSU-a zastupnica Marija Puh.

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Evo i klub HNS-HSU-a također pozdravlja i podržat će ovaj Zakon o provedbi Uredbe Europskog parlamenta o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije. Kao što i sami znate sve više se danas stvari obavlja na internetu, ljudi imaju sve više potrebu da rješavaju stvari od kuće, da ne moraju hodati od institucije do institucije, tu je uključeno i e-bankarstvo, zdravstvo, uprava i poslovanje i to je jedan od zakona koji će definitivno olakšati i stvoriti daljnje predispozicije da se još više olakša i poslovanje i sam život i pristup ljudima raznim institucijama. Pozdravljamo samim time i što će doći pri tom do smanjenja raznoraznih operativnih troškova u poslovanju, doći će do znatnog smanjenja potrošnje. Kao što i sami vidite ovih hrpa papira koje imamo ispred nas i koje svakodnevno rušimo na stotine i stotine stabala i samim time ćemo i našoj zemlji učiniti puno bolje što se tiče ekološke strane. U današnje vrijeme tržišta su sve više otvorenija, ruše se granice, posluje se preko interneta i stvarno je trebala jedna takva uredba odnosno iza toga i zakon. Ono što bi još svakako htjela napomenuti je da je tu spomenuto da će i trebati postojati suradnja sa tijelima za zaštitu osobnih podataka. Kao što i sami znate zaštita osobnih podataka je jedna velika tema koja se u zadnje vrijeme otvara i koja na neki način je ugrožena samim internetom, ali uz to što Internet nudi te mnoge mogućnosti jednostavno moramo raditi na edukciji i na upoznavanju građana na koji način također da zaštite te same svoje osobne podatke, tako da ne vjerujem da će doći do nekih većih problema, samo svi sustavno moramo raditi na tome. Imamo jednu repliku zastupnik Darko Parić.

2014. o elektroničkoj identifikaciji u slugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu stvara se pravni okvir koji će pomoći i bržem razvoju državnih informacijskih sustava. Stoga je donošenje ovog provedbenog zakona nužno i u cilju otklanjanja pravne nesigurnosti zbog trenutačne primjene starog zakona o e-potpisu koji će se ukinuti po donošenju ovog provedbenog zakona. Ono što je vezano uz samu provedbu zakona, dakle zakonom se ustvari uređuje tko na koji način i što treba raditi da bi mogli ovu uredbu primijeniti u cijeloj Hrvatskoj. I naravno da je to za pozdraviti. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi je Darko Parić. Zahvaljujem. Poštovani kolega vi ste jedan dobar dio svog izlaganja govorili o tome da tijela državne uprave bi trebale koristiti samo jednom informacije o građaninu i ne prikupljati ih ponovo. To je već riješeno Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi već prije neke 2 i više godina. Samo problem tog zakona je što je on u fazi provedbe već 2 godine i što u stvari da bi se tako nešto provelo treba malo duži niz godina da kompletna država dođe u taj stadij spoznaje. I ovaj zakon isto tako, jako, jako pomaže da se tako nešto može dogoditi. I još jedan komentar, ovdje je rečeno da ustvari pitanje elektroničkog glasanja u Hrvatskoj i sve ostalo. Ja vrlo odgovorno i svjesno tvrdim da pitanje elektroničkog glasanja u RH nije pitanje više tehnike ni tehnologije nego isključivo pitanje politike. Hrvatska ima elektroničke osobne karte već neke 2 godine koje imaju certifikate na sebi i tako da svi građani to mogu internetom, elektroničkim putem potpisivati kako vam padne na pamet, putem interneta kao javnog bilježnika. Hrvatska ima vrhunski sređen informatički popis birača koji je sređen na način kako treba, ne ulazim u njegov sadržaj, nego informatički kako je sve riješeno. I ono što je danas Hrvatska u situaciji da bez ikakvih problema uz projekt od nekakvih pola godine do godine može bez problema napraviti taj iskorak i napraviti elektroničko glasanje na kakvim izborima god hoćemo. Tako da nije danas pitanje više niti tehnologije, niti organizacije nego čisto političke želje i volje. Pa dobro, sa jednim velikim dijelom ovoga što ste rekli se slažem ali mislim da nije isključivo samo političko pitanje koliko ćemo brzo to uvoditi. Imamo mi dosta i tehničkih poteškoća. A što se tiče ovoga što ste govorili za osobne iskaznice, pa možda je i to jedan dobar primjer jer točno je što kažete prije dvije godine ima već identifikaciju međutim dobar dio naših građana nema te nove iskaznice. I naravno da evo i to je primjer gdje nam treba ustvari dugi niz godina da sve te iskaznice zamijenimo pa da ih onda možemo na isti način jednako koristiti i unificirano za sve građane. Dakle s jedne strane ova uredba daje pravni okvir, trebaju nam i tehnička sredstva, trebaju nam i financijska sredstva. I mislim da političke volje kod svih nas sigurno postoji da to što prije uvedemo. Hvala. Za drugu repliku javila se zastupnica Marija Jelkovac. Hvala lijepa potpredsjednice. Poštovani kolega nastavno na vaše izlaganje htjela bih reći da zaista sve velike promjene u društvu počinju malim koracima. I kako je rekao i kolega s druge strane sabornice zaista smo prije nekoliko godina krenuli malim koracima u uvođenju elektroničkog poslovanja općenito u Republici Hrvatskoj. I dobro je što i danas uvođenjem u primjenu ove uredbe u stvari stvaramo sigurnije normativne okvire za zaživljavanje u stvari elektroničkog poslovanja. Sjećam se u stvari i situacija kada smo nudili u lokalnoj upravi građanima da mogu podnijet zahtjev putem e-maila. Međutim, ono što moram reći, dakle građani su postupno prije nekoliko godina onako malo i s nepovjerenjem kretali u to, ali su s vremenom uvidjeli sve prednosti tog sustava.

Pa mislim da ste potpuno pogodili kolegice ovu tematiku. Dakle s jedne strane građani imaju možda malo još skepse prema bilo čemu što rade vezano uz računala, ali iz dana u dan mislim da to sve više i više prevladavamo. A najbolje nam to govori upravo trgovina koja je u stvari krenula internetom i ova uredba i uvođenje u pravni sustav RH, odnosno primjena uredbe i ovaj zakon koji omogućuje da je u potpunosti primjenjujemo. Još samo dodatno daje sigurnost cijelom tom procesu i mislim da ćemo na taj način prije i brže i uz sva ostala područja uvest internetsku, odnosno neku e-upravu, odnosno e-funkcioniranje sustava kao što su javni od recimo da vadimo sve naše dokumente, do toga da stvarno što su već i kolege govorile idemo glasat na način da provučemo našu osobnu iskaznicu i nakon toga možemo to odradit ili da to radimo internetom od kuće. I prelazimo na jednu pojedinačnu raspravu, zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, državna tajnice sa suradnicima. Kada govorimo o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe Europskog parlamenta vezano uz elektroničku identifikaciju i usluga povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu govorimo o nečemu što definitivno je interes EU, znači jedinstveno digitalno tržište i šta kada gledamo kretanja u svijetu u biti vidimo koliko je EU tu zaostaje za određenim zakonodavstvima razvijenih ekonomija poput primjerice SAD-a dok mi dogovaramo jedinstveno tržište u EU, dok se donese Direktiva 2014. na Europskom vijeću, pa onda i u Europskom parlamentu. Pa dok to dođe do svih članica EU, dok one to usvoje u Saboru ili u Parlamentima svojim prođu godine. Dotle primjerice na tržištu SAD-a nikne kompanija koja vrijedi 30, 40 milijardi dolara poput UBER-a koji je u tri, četiri godine to napravio. I u biti vidimo koliko je potrebno raditi na tome da se digitalna ekonomija i digitalno tržište europsko razvija i da ga zakonski pokušamo što prije regulirati. I možda, možda je i to moguće kako bi bili efikasniji na tom području vidjeti da li možemo dio i zakonske regulative prepustiti da bude brže jednostavno, da se neke stvari rješavaju na razini EU, Europske komisije i da se samo ratificiraju određene stvari kako bi taj cijeli postupak bio brži. Jer digitalna ekonomija je stvar brzine, stvar inovativnosti i stvar onoga što na žalost još u EU nemamo brzih dogovora, brzih ideja i brze reakcije. I sa te strane ja podržavam ovo, podržavam naravno i mogućnost da danas sutra nakon što se ovaj zakon bude primjenjivao moguće u Hrvatskoj je preko interneta i sa potpisom otvarati tvrtke, obrte, određene aktivnosti provoditi, sve ono što želimo da i naši građani u Hrvatskoj putem interneta provode. Tako da evo, ja se apsolutno slažem. Žao mi je, ne vidim zbog čega ovo možda nije išlo i u dva čitanja da ubrzamo cjelokupnu proceduru. Jer kažem dok se mi u Europi dogovaramo, dok to svi skupa usvojimo u svojim Parlamentima u Americi se već 6 puta okrene određeni ciklus i naprave određene stvari koje u Europi, u Hrvatskoj na žalost ne koristimo na najbolji mogući način. Imamo veliko tržište, imamo potencijale, imamo znanja ali taj dio regulative je još uvijek nedovoljno brz.

Za repliku se javio Darko Parić. Zahvaljujem. Poštovani kolega Maras. Jedna od gadnih problema javne uprave, vjerojatno ne samo u nas nego svugdje okolo je tromost sustava, jedna velika gadna tromost što ste rekli jer danas u digitalnom dobu jedna tehnologija se razvije u dvije godine, nakon dvije godine ona je stara i dolaze neke nove tehnologije, revolucije se događaju tri do četiri godine i vrte se milijarde i ne znam ni ja što sve ne. A nama u državi treba par godina da promijenimo zakon odnosno treba nam ne tako puno, treba nam godina da promijenimo zakon, ali nam treba par godina da provedemo taj zakon.

Tako da vi danas u najvećem dijelu države kada netko pošalje mail nekom ministarstvu, taj mail se u uredskom poslovanju zaprima tako što se printa pa se onda zaprima kao pisani dokument jer država uopće nema uredskog poslovanja koje je prilagođeno elektroničkom uredskom poslovanju onako kako je danas. Ili ako nešto napravimo tako da prilagodimo vremenu koje je danas, onda to napravimo tako nakaradno da prepišemo one procese koji su bili prije. A temelj cijele te priče je nerazumijevanje.

Mi imamo Državnu školu za javnu upravu, mi imamo različite škole u državi u javnoj upravi koje bi ustvari trebale se u sadašnjem i u budućem vremenu puno više baviti edukacijom svojih službenika upravo u ovom segmentu. Jer džabe nama bilo kakve reforme, reorganizacije šta god hoćete, ako ne počnemo informatizirati poslovne proces ali u svim segmentima, od šume pa do industrije kako god hoće napretka velikoga neće biti. Ovo je jednostavno nešto čemu ne možemo pobjeći, tako da treba krenuti čim prije.

Znači kada govorim o uslugama građanima i onome šta oni mogu raditi preko informatizacije državne uprave, šteta je recimo što nema kolega iz MOST-a koji pokrivaju taj dio u Vladi i ja mislim da je to vrlo interesantna tema. I ponekad sa zebnjom i sa žalom gledam kako recimo u Nizozemskoj glasaju drive in, dolaze s autom, registriraju se putem aplikacije, odglasaju, gotovo pa elektronski i idu dalje. znači mi tu nažalost taj iskorak još uvijek nemamo i nadam se da ćemo ga imati. Znači tu ne treba puno ni mudrosti, ha rješenja već postoje, samo se treba odlučiti i ići u tom smjeru. A što se tiče ekonomije, ne znam, možda je zbilja problem u nekim segmentima će EU morati naći određenu homogenizaciju, sinergiju, prepustiti dio suvereniteta pogotovo oko tema, znači kada govorimo o nacionalnoj sigurnosti, obrani, standardu građana, socijalnoj zaštiti, to je uredu da države drže čvrsto svoj suverenitet i pokušavaju ili monetarne vlasti pokušavaju naći neki svoj prostor.

Hvala vama. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Oprostite, a gledajte sada ste donijeli kada je već rasprava završila. … [[Upadica se ne razumije.]] Ali gospodine Pernar, vi ovdje sjedite već dobrih 45 minuta i sada ste upravo predali prijavnicu. … [[Upadica se ne razumije.]] Gledajte budući da vi samo tražite ekscese izvolite slobodno recite što imate. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Mi danas u Hrvatskom saboru raspravljamo o još jednoj da tako kažem direktivi iz Bruxellesa, dok u isto vrijeme hrvatski građani propadaju i to propadaju sve dublje i sve brže. Želim upozoriti da mi je gospođa Licul iz Rijeke koju smo jučer spasili od deložacije javila da je planira riječki sud u tajnosti deložirati. To je jedan ozbiljan problem, zato jer mi ovdje pričamo kao o nekakvom europskom pravu, o europskim standardima i o europskim direktivama, a tajne deložacije što rade? Stavljaju ovršenika i ovrhovoditelja u neravnopravan položaj. Naime, sud o određenoj pravnoj radnji unaprijed obavijesti samo recimo ovrhovoditelja, a ne i ovršenika i time te dvije stranke nisu jednake u postupku, a jednakost stranaka u postupku je osnova prava još od doba Rima. Također naš Ustav kaže da zakoni ne smiju biti diskriminirajući. Ovršni zakon kojim se ovrhovoditelji i ovršenici stavljaju u nejednak pravni položaj jest diskriminirajući spram ovršenika. I apeliram da se za razliku od svih ovih prijedloga izmjena zakona pozabavimo pitanjem tajnih deložacija jer su one sramota za naše društvo.

Predlažem da objedinimo ove dvije točke u raspravi. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Za članove Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika Odbor za pravosuđe na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka sa 10 glasova za i 1 glasom protiv predložio je Orsata Miljenića i Miroslava Šimića. Otvaram raspravu. Ako se nitko ne javlja za raspravu, raspravu zaključujem i glasat ćemo kada se steknu uvjeti za to. Sutra počinjemo raspravu odnosno dan sa Konačnim prijedlogom Zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma.